Rozumím tomu.

Musí to umět vysvětlit tak, aby vysvětlil těm rodičům, tomu pacientovi, co ho čeká.

Děkuji. Ano, jsou to nové přihlášky. Takže prosím, pan poslanec David Kasal má slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Tak pokud tam bude opravdu deset členů, tam je právě ta choroba tak řekl bych zvláštní, že z těch deseti členů opravdu může deset onemocnět, anebo onemocní jenom pět, i když jsou v nejbližším kontaktu.

Vláda dá obecné vyhlášení, ale ty jednotlivosti, které jsou v každé rodině nebo v každé nějaké takové situaci, vytvářejí další varianty toho řešení.

Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, faktická poznámka, poté pan poslanec Martin Jiránek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je prostě materiál, ke kterému my jsme se dostali důvěrně, ale veřejnost o něm vůbec netuší.

Paní ministryně, je tomu tak, nebo máme špatné informace?

Výborně, děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou.

Za dva měsíce potřebujeme tu současnou situaci zklidnit. Diskutujeme tady o tom, jak lidem, kteří jsou na tom špatně, ty peníze dodat.

Promiňte. Děkuji. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat, vaším prostřednictvím, hlavně na pana profesora Válka a Dominika Feriho.

Faktická poznámka paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové.

A od kdy přesně budou ty které konkrétní kapacity na těchto místech fungovat. To je nejklíčovější věc, která s tímhletím souvisí. Protože jinak je to jenom takové řešení na oko. Děkuji.